Ano.

Dokonce tu sedí lidi, kteří odsouhlasili tu dotaci.

Nebyla tam žádná korupce.

Dokonce už někteří, kteří tvrdili, že to neexistuje, dneska tvrdí jo, možná jo, ale pokud by to tak bylo, tak budeme někoho trestat za to.

A tisíckrát když se řekne nepravda, no tak potom samozřejmě někteří mají pocit, že skutečně já jsem něco způsobil.

Kdo se tady zabýval nějakou potravinovou soběstačností? Nikdo!

A ti lidé, ano, demonstrují proti mně a já to samozřejmě beru vážně. Velmi vážně, protože mě to samozřejmě mrzí, že vidí jenom ta negativa.

Já myslím, že jsme udělali celkem toho dost. Když mě vyhodili jako ministra financí, tak jsem to sepsal na čtyřiceti stranách. Každou neděli.

A teď vznikl problém s paní ministryní spravedlnosti.

To znamená, že je tam nějaká souvislost, že je tam nějaké ohrožení justice. To samozřejmě není pravda.

Kdo chce, si to dohledá.

Přitom chtěla jenom to, co chtěli její předchůdci.

Paní ministryně Benešová byla na kulatém stole. Byl tam pan Minář za občanskou společnost a další. A vlastně ve velice krátkém čase dala 20. června do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o státním zastupitelství, takže vlastně naplnila požadavky opozice i neziskového sektoru, které deklarovala na kulatém stolu o nezávislosti justice.

Naopak jsme splnili všechny požadavky. A samozřejmě tyhle postoje nejsou vůbec nové.

Jako já nechápu skutečně, proč tohle někdo říká, když to není pravda, a já myslím, že jsme to dostatečně prokázali. Máme nezávislou justici.

Co kdyby.